Pozdravljam, izvolite.

Ured europskog javnog tužitelja je zapravo jedna ideja o kojoj se dugo jedan projekt, o kojem se dugo u EU raspravlja i iskreno, njegova ideja i cilj je zapravo odgovoriti na financijske prijevare koje se dešavaju unutar EU.

Temeljno kod te ideje zapravo, ona je preporučila i određeni normativni i određeni institucionalni okvir kako bi se Unija što snažnije i efikasnije borila protiv ovakvih pojava i mi smo u našem zakonodavstvu, dakle izmjenama Kaznenog zakona iz 2018. g. odgovorili na to pitanje i prepoznali smo sva ona kaznena djela koja imaju utjecaj i znači sva ona kaznena djela koja mogu štetiti financijskim interesima Unije, kao što su utaja poreza ili carina, subvencijske prijevare, prijevare u gospodarskom poslovanju.

U okviru te rasprave iznimno je važno reći da ta borba mora biti učinkovita i ta borba ne može biti ograničena samo na jednu državu, ne može bit ograničena samo na nacionalno zakonodavstvo nego se tu ovaj, Ured europskog javnog tužitelja smatra kao jedna poveznica, kao jedan koordinator svih aktivnosti na razini nacionalnih zakonodavstava svih zemalja članica. Tu vidimo zapravo da je organizacija tog Ureda na jednoj centralnoj i na jednoj decentraliziranoj razini.

Ovime smo zaključili raspravu u ime klubova, slijedi pojedinačna rasprava, prvi je uvaženi zastupnik Ante Bačić. Hvala, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, poštovana pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Na ovaj način mislim da znamo da uredbe vijeća implementiramo u naš pravni sustav preko nacrta prijedloga zakona, takva je jedna uredba pred nama vezano iz 2017. g., vezano za suradnju i vezano za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja. Ona je naslonjena na onu „glavnu direktivu“ a to je kolokvijalno rečeno, PIF direktiva, isto iz 2017. g. vezano za suzbijanje prevare počinjene protiv financijskih interesa Unije u kazneno-pravnim tj. u kaznenim djelima i ove dvije uredbe su povezane, čuli smo evo i u samom uvodnom izlaganju državnog tajnika zašto implementiramo ovaj novi institut Ureda europskog javnog tužitelja a i sami znamo i vidimo, usvajanjem novog proračuna EU-a i implementacija normalno, tih sredstava i u nacionalne proračune, koliko je ovaj institut biran i koliko će biti zanimljivo pratiti razvoj upravo i osnivanja ali i rada samoga Ureda europskog tužitelja ali i delegiranih tužitelja na samim nacionalnim razinama. On se ustrojava i središnje i decentralizirano, kao što smo čuli na središnjoj razini već je glavna europska tužiteljica na mandatu od 7 g. i preko svoga i kolegija ali i preko svojih delegiranih europskih tužitelja, nadzirat će upravo kaznene stvari vezano i za kazneni progon ali i podizanje optužnica protiv počinitelja kaznenih djela protiv financijskih interesa EU-a na temelju ove i ove dvije direktive. Ona će i kada mi predložimo naše delegirane tužitelje europske, imati evo i zadnju riječ vjerojatno koga će i prihvatit u svoj ured. Ovim zakonom rješavamo niz pitanja od samih ovlaštenih tužitelja, stvarnu i mjesnu nadležnost koju smo ovdje stavili na Županijski sud u Zagrebu, ja se pitam, mislim mogli smo ovo malo i decentralizirat, možda malo već opterećeni Županijski sud u Zagrebu malo pustiti ove nadležnosti pa možda to spustiti na razinu Županijskog suda u Splitu i eventualno ovaj ured otvoriti u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, mislim da ne bi imali nikakvu zamjerku oko toga. Jedina iznimka vezano za stvarnu i mjesnu nadležnost je u samim postupcima prema maloljetnicima gdje će se i primjenjivati Zakon o sudovima za mladež. U uvodu nisam uspio dobro shvatiti, tj. ni pitati samog državnog tajnika, a to je vezano za samo osnivanje ureda, oke, koji će funkcionirati u Zagrebu, zanima me što se tiče sredstava koje će koristiti upravo ovaj Ured i naši delegirani europski tužitelji, hoće li, jer oni idu iz sredstava EU ili će biti na teret RH. Jer, vidio sam negdje da će ipak, da smo, da smo se usuglasili oko modela part time, za razliku od full time, tako da ovi delegirani europski tužitelji svejedno će raditi i na nacionalnim predmetima. Ali i netko je, neki klub je prije toga pitao koliko ovakvih predmeta je bilo, mislim da je od 2016. do 2019. predmeti vezano upravo za delegaciju tj. vezano za EU bilo je nekih 22, tako da opet, tu trebamo vidjeti i opterećenje samih tih tužitelja koliko će oni moći upravo stići sve to odraditi, ako će raditi ipak i djelomično na samim nacionalnim predmetima. Znamo koliko je Hrvatska u ovom proračunu osigurala sredstava u sljedećem 7-godišnjem financijskom planu, tj. sve skupa u sljedećem desetljeću, to je 24,2 milijarde eura.

Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Pa činjenica je da su hrvatski građani nezadovoljni sa pravosuđem u cjelini, a osobito su nezadovoljni sa radom tijela kaznenih progona, nekako smatraju da je poražavajuće stanje i poražavajući rezultati u borbi protiv korupcije najvećim dijelom njihova krivnja. Pa onda svi već sada srdačno pozdravljaju uspostavljanje ovakvog jednog ureda, misle da je to srebrni metak koji će riješiti sve naše probleme. Da se odmah dobro razumijemo, načelno podržavam i to srdačno i ja, veselim se njihovom radu, očekujem dobre rezultate, ali ujedno želim ovom prilikom i ukazati na nekoliko problema jer ih nećemo čuti niti u ovoj sabornici, a usuđujem se tvrditi da će biti i malo sudaca i malo državnih odvjetnika koji će otvoreni, glasno i jasno progovarati o njima u javnosti. Ovo je provedba jedne uredbe Vijeća EU, dakle imati ćemo središnji ured u Luksemburgu gdje će glavna europska tužiteljica biti Laura Kövesi i njezini zamjenici će biti po jedan europski tužitelj od svake od 22 države članice. I imat ćemo pored toga decentraliziranu razinu koja se sastoji od decentraliziranih europskih tužitelja koji su smješteni i djeluju u svojim državama članicama uz posebne ovlasti i položaj koji su im dodijeljeni i imaju iste ovlasti kao nacionalni tužitelji u pogledu istraga, kaznenog progona i podizanja optužnica. Gdje je problem? U obrazloženju ovog prijedloga i sam predlagatelj kaže da je uredba vijeća EU nadređena nacionalnom pravnom poretku i ima izravnu primjenjivost i to samo po sebi pokazuje čim mi donosimo ovakav zakon, da naše pravosuđe nema samosvijesti, nema samopouzdanja, nema hrabrosti izravno implementirati, odnosno izravno provoditi jednu uredbu Vijeća EU koja zapravo, ono po slovu zakona je već sada u Hrvatskoj na snazi. I onda mi tvrdimo u obrazloženju ovog zakona, da smo analizom odredbi te uredbe i našeg nacionalnog zakonodavstva vidjeli da postoje neke neusklađenosti, pa ćemo ih kao ovim zakonom ispraviti. Ja izražavam duboku, duboku sumnju da se ovdje radi o tome. Ja mislim da mi na mala vrata onako, skriveno negdje u fusnotama ovdje želimo djelatnike decentralizirane razine EU tužiteljstva na neki način staviti pod kapu i pod čizmu nacionalnog državnog odvjetništva i to temeljim na nekoliko razloga. Dakle, sažet ću u bitnom. Dakle, uredba Vijeća zahtjeva od država članica koje sudjeluju u ovom mehanizmu pojačane suradnje, da odrede nadležna nacionalna tijela za izvršavanje određenih propisanih zadaća i predlaže se ovim prijedlogom zakona da se propiše ovlast glavnog državnog odvjetnika RH da bude nadležno tijelo za rješavanje sukoba nadležnosti između nacionalnog tužiteljstva i Ureda europskog javnog tužitelja. I što to sad u praksi na konkretnom predmetu može značiti? Zamislite da naši nacionalni ali europski tužitelji žele se baviti jednom istragom, malverzacija u korištenju EU fondova i da bi se to trebalo provoditi na temelju uredbe Vijeća EU i na neki način pod nadzorom ovog središnjeg ureda u Luksemburgu, ali naša evo, trenutno, glavna državna odvjetnica ili bilo tko tko ju naslijedi, a ne, ne, ne, to je naša nacionalna nadležnost i to će raditi naš USKOK i naš DORH. I tu cijela priča pada u vodu. Dakle, po meni ako su u nekom trenutku u sukobu o tumačenju nadležnosti s jedne strane naše nacionalno tužiteljstvo a s druge strane središnji ured u Luksemburgu i njihovi decentralizirani tužitelji ovdje u Hrvatskoj, onda mi je potpuno nelogično i zapravo mi je pravni apsurd da mi dodjeljujemo jednoj od strana u tom sporu da presudi ovaj sukob oko delegiranja odnosno definiranja nadležnosti. Ovaj zakon je zapravo nepotreban, u ovom obliku i ovom sadržaju, a kažem, pokazuje nemoć našeg nacionalnog zakonodavstva da izravno primjenjuje uredbe Vijeća EU-a. Kolegice Orešković, kontradiktorno mi je malo, u početku ste govorili da će ovi europski delegirani tužitelji bit iznad naših, onda govorite da će naša glavna tužiteljica moć odabirat nadležnost. Mislim, oko samog sukoba nadležnosti, tko bi trebao u konačnici presuditi? I pak, ne moramo gledati ovaj novi institut kao strano tijelo. Normalno, ulaskom u EU, dio suvereniteta pa tako i pravosudnoga smo neću reć predali, nego smo ušli u jednu uniju i igramo po možda malo drugačijim pravilima, ali ne moramo gledati, ipak će ovo biti naši tužitelji, ne moramo to gledat kao strano tijelo da netko nama nešto nameće ili da će se oni baviti nekim stvarima koje nisu domaće. Pa nije bitno jesu naši ili vaši, bitno je da budu neovisni. Kad imamo u hrvatskom zakonodavstvu sukob između dva suda ili dva različita tijela o sukobu nadležnosti, onda u pravilu taj sukob nadležnosti rješava neposredno više zajedničko tijelo, jel tako? Mi smo u ovom zakonu odustali od tog principa, dakle u situaciji kad imamo spor između dvije strane, jednoj od te dvije strane smo dali pravo da taj spor razriješi. Mislim da bi ovo trebalo svakom prosječnom građaninu bit jasno da ovdje nešto nije u redu. Nije intencija da ovlašteni tužitelji imaju, kako bi to rekla, glavnu državnu odvjetnicu kao nekog tko im je nadređen i tko ga se na neki način boje. Time ćemo oslabiti ono što se uredbom Vijeća EU-a želi postići i sve ono o čemu se naši građani nadaju. Čl. 238., ja se nadam da griješim u ovoj povredi Poslovnika, rekli ste da ćete mi objasniti kako bi ja mogao shvatiti.

Mi moramo, danas ste trebali kolega Bačiću, kolege iz HDZ-a pokazati kad je bilo povjerenstvo da se istr4aži utjecaj politike na neovisna tijela. Sve. Od imenovanja, određivanja sudova, općinskih, broja, sve je politika, sve. I sve u kesi. I ako mi ozbiljno kao saborski zastupnici nismo spremni i nemamo hrabrosti osnovati povjerenstvo da vidimo utjecaj politike na neovisna tijela koja su vidljiva u Janaf-u, Krš Pađene, to košta naše građane. A govoriti o subvencijama, poticajima i sufinanciranju iz europskih fondova, nikada više, evo nabrojit ću nekoliko primjera. Nikad manje nismo proizvodili, nikad manje domaćih proizvoda. I nikad više uvozili. Šta vam govori? Da poticaji bilo europski, to su isto naši ali mi smo, Hrvatska je član, znači to plaća EU, hrvatski građani i tu administraciju, te fondove, znači da u biti taj novac se ne daje gdje se trebao davati. Daje se ljudima, recimo u mljekarstvu, u uzgoju govedarstva, daje se ljudima koji ne znaju koliko krava ima sisa. Ja vam to mogu potvrditi po pitanju krških pašnjaka. Dobivaju poticaje za eko održavanje krških pašnjaka ljudi u kršu doli koji ne znaju kako krava ima sisa, kako izgleda krava, što je vol, što je bik, što je krava, ne znaju, primaju poticaje i to je činjenica. A da ne govorim o javnim nabavama.

Tako si u gospodarenju otpada, centar gospodarenje otpada, pa mi bi mogli cijelu priču, poglavito javne nabave, poticaje, subvencije iz EU fondova raspravljati.

E poštovani kolega Bulj, dakle, slušajući vašeg prethodnika, kolegu Grmoju koji je rekao da će podržati ovaj Ured i tako, ali i vaše izlaganje, ja bi vas molio da odgovorite na pitanje, zapravo na jednu konstataciju gdje ste se referirali da nije Kovačeviću imovina, porezna uprava mu nije uopće došla. No ovim novim, Nadanu Vidoševiću, vidimo i sad je došla, itd.

Pazite, on nije popunjen, pa osim poreznog USKOK-a nema ni tko, pa vas molim, dajte to u duhu ovog sada jednog novog prijedloga.

Govorim o premijeru, zašto? Jer sustav, jer sustav, ako nema namjeru da se bori protiv toga i ako mi kao saborski zastupnici, danas, vi kolege, vi, vi, vi, gledajte me, ste glasali protiv istražnog povjerenstva koje će biti, mi saborski zastupnici koje narod legitimira, da vidimo utjecaj politike na neovisna tijela, onda kolega Sačić, pa mogu oni tu metit 300 ljudi, ako mi ne pokažemo političku volju u borbu protiv te nemani u korupciji i kriminalu, vjerujte mi, nema ništa iz toga.

Zastupnice i zastupnici, hvala vam na, ja bih rekao konstruktivnim diskusijama oko ovog zakonskog dokumenta koji, a većina se vas složila je neminovan, potreban, dakle i u tom smislu me veseli način na koji ste u pravilu danas diskutirali, bar vi koji ste govorili o biti koji ste govorili o tom zakonu. Dakle imamo potrebu kratko, jedna zastupnica je problematizirala kapacitete i sredstva za rad, naravno, sredstva za rad su osigurana, ona su u prvoj godini negdje oko 3, 3,5 milijuna, nešto manje zato što će u prvoj godini biti projicirano najviše troškova, u drugoj godini je to negdje na 2,5 milijuna i tako bi trebalo biti za ubuduće. Ti se troškovi odnose na sve ono što će taj odjel USKOK-ov trošiti, na primarnu radnu snagu da to dvoje ljudi za koje ćemo plaćati doprinose, dakle zdravstveni i mirovinski, ustvari će to plaćati oni sami iz svoje neto plaće, onda će im država refundirati. Dakle, sredstva su osigurana. Problematiziralo su se kriteriji koji nisu vidljivi iz ovog zakona, vjerujte mi da su kriteriji jako precizno i kvalitetno propisani i oni su propisani Pravilnikom o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja i taj pravilnik je danas stupio na snagu, objavljen u Narodnim novinama. Dakle, kolegica Orešković je problematizirala da li je bio ovaj zakon potreban. Ja vam moram reći da nemam nikakve dileme, ali ajmo reći, mogu za sebe reći da nisam bitan, radna skupina je radila na ovom zakonu koja je bila sastavljena od predstavnika akademske, dakle znanstvene zajednice, Katedra Pravnog fakulteta u Zagrebu, predstavnici DORH-a, Vrhovnog suda, odvjetništva i naravno, ovaj dio u Ministarstvu pravosuđa, sada Ministarstvo pravosuđa i uprave, dio Uprave za kazneno pravo. Radio se ozbiljan i težak posao u komunikaciji sa Bruxellesom, u komunikaciji sa našom predstavnicom u Europskom javnom tužiteljstvu, dakle, sve države članice koje su pristupile ovom projektu, a njih je 22, pristupile su na isti način, dakle uredba je kao takva, naravno, izravno primjenjiva na, u našem pravnom okviru, ali ovo je provedbeni propis kojim mi uređujemo neke stvari koje uredba jednostavno nije regulirala. Samo, primjerice, reći ću vam da nije ovog propisa onda bi nadležnost mogla biti svih sudova u RH, mi smo to suzili. Što se tiče ove opservacije kolegice Orešković oko toga da mi smo u zakon unijeli, dale planiranu opstrukciju, jer vidite, zbog sukoba nadležnosti između ... [[Upadica se ne čuje.]] domaćeg DORH-a i europskog, netko mora arbitrirati, ona je u pravu kao pravnica, kada govori da bi to bio netko treći iznad jednih i drugih, u ovoj situaciji tog trećeg nema i mi smo naravno ovu temu imali nekoliko sati na radnoj skupini. Imali smo dilemu, rekao bih, suverenističku, da li to prepustili dakle Bruxellesu ili ostaviti u hrvatskoj ingerenciji. Smatramo da će toga biti malo, ali u toj dilemi smo mi jednostavno dali prednost, dakle glavnoj državnoj odvjetnici RH, odnosno odvjetniku, kad to bude, da on presudi. Naravno, što je alat onima koji ne budu vjerovali? Alat je sud EU u Luksemburgu, koji je, između ostalog, zadužen tumačiti propise EU. On može brzo zauzeti stajalište da to nije ispravno pa će se raditi drugačije. Evo, dakle, još jednom hvala na korektnim i konstruktivnim diskusijama i na potpori ovom zakonu.

Zašto smo se opredijelili za ovaj model part time u smislu ovih predmeta koji budu dolazili, hoće li to biti preveliko opterećenje za delegirane tužitelje i ne bi li bilo bolje da oni samo rade na tim predmetima? Ovako ih možda nacionalni predmeti budu previše opterećivali. Dakle, velika je dilema bila od početka, kada smo ušli u ovaj zakonski projekt, full ili part time. Dakle, Bruxelles je zagovarao odmah full time, mnoge države koje su pristupile ovom projektu na stanovit način opirali, pa i mi smo se lagano opirali i onda je napravljen kompromis u izravnim pregovorima sa glavnom europskom tužiteljicom, da za početak to bude part time, očekujući da nećemo imati previše posla na početku. Dakle, part time je samo u ovoj startnoj fazi dok nije za očekivati da će oni imati, da će imati za puni pogon, tada ćemo ih i mi kao država u jednom dijelu plaćati ako budu radili za nas. Dakle to za pro futuro nije problem samo u toj prvoj startnoj fazi uhodavanja. I još jednu stvar koju moram svima reći, dakle ovaj zakon ne stupa na snagu, .../nerazumljivo/... on se objavljuje u Narodnim novinama, ne stupa na snagu kao klasični zakoni. On će stupiti na snagu odlukom EU komisije kada ju glavna europska tužiteljica izvijesti da je Ured spreman za početak rada. Dakle Ured europskog tužitelja, a ne ovih delegiranih.

Nastavljamo sutra u 9,30 i nastavljamo s radom nove, 5. sjednice Hrvatskoga sabora.